Na druhou stranu je také pravda ta, že vždy se najde nějaký zájemce, pokud je nějaká vůle.

Obec, pokud by měla získat jenom tu část, která není úplně ta komerční, tak o to ztratí zájem v tento okamžik, protože ten odval si pak už nikdo nekoupí a zůstane na bedrech pořád státu, resp. správy té společnosti, toho státního podniku. Takže já tady vidím samozřejmě ty pohledy také tak, že stát se chová podle zákona. Mé zkušenosti s tím opravdu jsou bohaté za historii, co působím v komunální sféře.

A opravdu někdy ty zákony, které tady aplikujeme, jsou velmi komplikované.

My jsme před lety chtěli udělat jednu věc. Lesy, které vlastní město, jsou samozřejmě hospodářské lesy, ale také jsou to lesy pro využití, řekl bych, oddychového času svých obyvatel.

Těžkopádné rozhodování o majetku přes zastupitelstvo obce, musíme zveřejnit ten záměr, tam už jsou ty peníze a každý spekulant nás prostě předběhne.

A tady v tomto případě je potřeba ty postoje přehodnotit a udělat to tak, aby ty bezúplatné převody byly možné, aby stát důvěřoval obcím a obce státu.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu. Tím jsme vyčerpali všechny písemné interpelace, které byly zařazeny na tuto schůzi.